Děkuji. To byla faktická poznámka. Děkuju pěkně za slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych se chtěl skutečně vážně zeptat prostřednictvím vás, pane předsedající, paní kolegyně Gajdůškové i paní ministryně, zda skutečně považují za vhodné v době, kdy se bavíme, zda nezavřeme celou ekonomiku já doufám, že to nikoho nenapadne, ale když ty úvahy tady existují jestli skutečně považují za vhodný okamžik přijít s pozměňovacími návrhy, které přinášejí našim podnikatelům další administrativní zátěž.

Já to prostě považuju za neuvěřitelné, že má vůbec někdo v tuto dobu drzost podnikatelům a našim firmám, kteří skutečně bojují o přežití, tady diktovat ze strany Poslanecké sněmovny další administrativní zátěž. Proč by firmy musely hlásit volná pracovní místa ve chvíli, kdy jsou to třeba specialisté? Skutečně si myslíte, že tito lidé shánějí práci na úřadu práce? Fakt si to myslíte?

Ale o tom se bavit nechci. Chci se opravdu těchto dvou dam zeptat, jestli je ta nejvhodnější doba, abychom házeli další klacky pod nohy našim firmám a podnikatelům, kteří potřebují právě v těchto dnech a týdnech pomoci. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Odpovím velice krátce panu Skopečkovi, bylali jsem vyzvána. A to jsou i ti dohodáři. Děkuji.

To znamená, jedná se o typický přílepek, který tady teď způsobuje ten obrovský problém, který vidím, protože jak tady mám informace z různých klubů, tady opravdu roste spíše chuť pro to, pokud neprojde senátní verze, nehlasovat ani pro tu sněmovní.

Takže se chci zeptat, paní ministryně, a chci vás vyzvat: To vám skutečně stojí za to, tady toto riskovat?

Tak stojí vám tohleto za to? Já myslím, že byste měla přehodnotit, paní ministryně, svůj přístup. Když vidíte, že je to větší šance, že by tady nakonec neprošlo vůbec nic, tak byste měla opravdu v tomto případě pokorně přijmout tento většinový názor a podpořit senátní verzi, aby prošla alespoň ta. Bylo by to v tuto chvíli určitě ku prospěchu věci.

Ano, pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího, neměla jsem na mysli to, co vy. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček. Děkuju pěkně.

Byla to opozice! Tato vaše část sálu to řadu měsíců blokovala a trvalo velmi dlouho, než jsme prosadili z řad opozice, že i dohodářům přišla ze strany státu v této krizi pomoc. Takže o čem to tu mluvíte? A teď chcete ještě navíc podnikatelům přinést další administrativní náklady! V té nejhorší možné době. Opravdu lépe jste si vybrat nemohli, kdy házet podnikatelům klacky pod nohy, než v této době. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych na vás chtěl skutečně apelovat, abyste nepodporovali praxi přilepování nesouvisejících věcí k zákonům v legislativní nouzi. Já chápu některé motivace paní ministryně, proč do tohoto zákona dávat evidenci dohodářů. Nicméně podle mě takováto obrovská systémová změna celé této agendy je potřeba skutečně prodiskutovat a promyslet, protože tady se paní ministryně ohání slovy o ochraně zaměstnanců, ale ve finále to může vést přesně k opačnému efektu, že nedostanou ani tu dohodu.

Tím pádem nakonec to dospěje k tomu, že budou pracovat úplně načerno a nebudou mít vůbec žádné právní zázemí. Tohle je třeba jeden z problémů, který je potřeba důkladně promyslet. Těch příběhů je celá řada. Je celá řada dalších důvodů, proč skutečně zvážit, jakým způsobem mají být ty dohody evidované, nebo nemají. A vy jste tady jedním pozměňovacím návrhem, na který nebyl vůbec žádný čas ho prodiskutovat, udělali totální reformu dohod v České republice, která má zcela nepředvídatelné následky. Z těchto důvodů my tento tisk ve sněmovní verzi finálně podpořit nemůžeme a moc apelujeme na to, abyste podpořili senátní verzi, protože jinak hrozí, že celá izolačka spadne pod stůl. Děkuji za pozornost. Děkuji. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do rozpravy, takže pokud se již nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministryně nebo ze strany zástupců Senátu nebo zpravodajky garančního výboru.